Já vám rovněž děkuji. Zeptám se, jestli je někdo přihlášen ještě do rozpravy. Prosím.

To je to, co jsme říkali, že to je bohužel zatím pouze taková hrubá kostra.

A druhá je k těm sociálním zařízením. Opět považuji za důležité, že tady jasně zaznělo, pan ministr řekl, že sociální zařízení jsou testována na protilátky, čili na prodělanou nemoc, na ty rapid testy. Tak pojďme si říct, jestli to je opravdu něco, co si přejeme jako společnost.

Děkuji vám, a jelikož nevidím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím.

Pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan poslanec Válek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já bych se rád přihlásil k těm čtyřem usnesením, asi je nemusím tady znovu předčítat. Předpokládám, že tak učiní zpravodaj, až se o nich bude hlasovat. K těm čtyřem, která jsem v obecné rozpravě tady přednesl, se hlásím a prosím, aby se o nich hlasovalo odděleně.

To je v podstatě to moje usnesení, on to přesně přečte pan zpravodaj. Děkuji a prosím o podporu. Děkuji za slovo. Já se hlásím ke svému usnesení, které jsem tady podrobně okomentovala v obecné rozpravě a které potom určitě načte pan zpravodaj. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji za proběhlou rozpravu. Navrhuji proceduru, abychom hlasovali po jednotlivých usneseních odděleně a tak, jak byla načtena.

Hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 136, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji.